Znovu říkám, že očkování musí být dobrovolné. Kdo se chce nechat očkovat, ať se očkuje, proč ne, to je dobrovolné rozhodnutí, v pořádku. Ale kdo se nechce nechat očkovat, nesmí být diskriminován.

Opravdu si myslím, že na to nemáte právo takovýmto způsobem plošně omezovat občany České republiky, protiústavně a protizákonně. A ještě notabene, když je to menšinová vláda.

Nebudu hovořit k zákonu, ale k předřečníkovi, na to mám právo, jelikož jsem zvolila faktickou poznámku a reaguji tím na svého předřečníka.

Takže jsem chtěla říct a tímto apelovat také na pana ministra Adama Vojtěcha aby opravdu zvážil svá nařízení, protože když vstoupil opětovně do funkce, tak nám zde slíbil, že již nebude dělat taková nařízení, která by potom později zrušil Nejvyšší správní soud, a vidíme, že tomu tak opět je.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení místopředsedové, ale hlavně vážený místopředsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedy.